Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já chci říct, že žádné nadšení tady nepanuje.

Velmi krátce.

Prostě v 90. letech, ale nejen v 90. letech, před deseti lety kdybyste řekli, že někomu něco vyvlastníte, tak vám rozmlátí okna. Prostě zkrátka a dobře ta situace je dneska úplně jiná a vidíme ty dlouhé kolony. Takže pokud se jich chceme zbavit, tak tohle je jediná cesta, jak začít něco stavět. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající, stručně. Ale tady se skrz tento zákon bude vyvlastňovat i v rámci soukromých staveb. Tady se budou stavět stavby soukromých majitelů a stejně se kvůli nim bude vyvlastňovat.

To je prostě strašně ode zdi ke zdi.

Já musím reagovat.

Jsou to řízení s vysokým počtem účastníků. Stane se, že některý z nich umře během toho řízení.

A druhý dotaz je na Pardubice, na obchvaty Pardubic. Tak teď jsme tam ve sporu se spekulantem, já to řeknu takhle natvrdo, který napadl znalecký posudek. Má na to plné právo. Stát má jeden znalecký posudek, on má druhý a chce, aby nezávislý soud rozhodl, jak ten posudek dopadne, který je lepší. Čekáme na to rok a půl. Opět to nezpochybňuji, soud má právo on se má právo odvolat atd.

To bych prosil vysvětlit. Děkuji mockrát. Já musím říci, že pokud bychom postupovali metodou pana poslance kolegy Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, tak vám říkám, že nepostavíme vůbec nic. To je potřeba tady říct jednoznačně. No možná ne.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak tady jde o to, že ten zákon, jak je předložen, jak o něm dneska budeme hlasovat, je balík, ve kterém jsou věci, se kterými souhlasit můžeme, a věci, se kterými prostě nesouhlasíme. A za mě je ta červená čára vyvlastňování pro soukromou infrastrukturu.

To přece nedává žádný smysl. Stejně tak nesouhlasím s tím, aby se označovaly za naprosto prioritní vodní stavby, které nemají ekonomicky rozumnou rozvahu typicky plavební stupeň Přelouč.

A já říkám, jsou tam takové věci, že já pro to osobně hlasovat nemůžu. Tak nyní přečtu omluvu.

Zatím mám dvě přihlášky na faktické. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče. Ano, děkuji, vážený pane předsedající.

Potřebujeme. A to je celý problém.

Děkuji za pozornost. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Že to samé, co slyšíme dneska od těch nadšených příznivců, jsme slyšeli předloni, když jsme projednávali a schvalovali jinou novelu. Ten příklad, jak tady popsal pan poslanec Kolovratník, měl být řešen už podle staré novely bez problému. Dneska jsme opět ujišťováni. Z toho, co vzniklo, místo abychom tam měli dvě priority nebo tři, tak je to opravdu obrovský balík, stavby, které dávají smysl a které jsou prioritní, a stavby, které nejsou tak prioritní. Tak si to řekněme. Ale i čtyři je mnohem víc než nula. Tak si tady neříkejme takové silné výrazy, které neodpovídají realitě. Já jsem poměrně skeptický, protože doposud jsme neviděli žádné pořádné vyhodnocení minulé novely ze strany Správy železnic a ŘSD. Dva roky jsou pryč, nová novela kde máme vyhodnocení? Nemáme. Opět nová naděje. My podpoříme senátní i sněmovní verzi, to už říkal můj kolega pan poslanec Adamec.